Děkuji paní poslankyni. Prosím pana poslance Františka Váchu ve věci postoje vlády k Tibetu a Číně a připraví se opět pan poslanec Polčák. Děkuji, pane předsedo.